A na závěr bych vám chtěl přečíst ještě jeden dopis, který poslal pan profesor Grundmann panu rektorovi, který slíbil opakovaně podáním ruky několikrát součinnost k tomu, aby se vyhlásila výběrová řízení na nové přednosty a zároveň aby mohli být noví přednostové jmenováni. Chci říct, že to, co udělal doktor Machytka směrem k panu doktoru Ondřejovi Šimetkovi, nebylo dobře.

Na základě právní analýzy, kterou mu předložila právní kancelář, s kterou fakultní nemocnice spolupracuje, na základě těchto věcí, nikoliv odbornosti, vynikající odbornosti pana Šimetky, ho odvolával, protože měl konkrétní fakta, na základě kterých přednosta nesplnil jakousi roli. Ale nesmyslnou roli, která byla nastavena v minulých obdobích předcházejícím vedením nemocnice. Je samozřejmě iluzorní si myslet, že lékaři, odborníci, odborná byrokracie, která se má skutečně věnovat jenom těm věcem, kterým rozumí, bude stavět pavilony, bude říkat, jestli tam má dostatek železa, betonu a jestli ta optická vlákna jsou správně rozdělena. To je prostě nesmysl. Toto chce doktor Machytka změnit na projektové řízení, tak aby lékaři se mohli věnovat opravdu své lékařské práci a mohli dělat věci efektivně, nikoliv takto. Ale to prostě byla pochybení, která, když se zjistila, tak já sám jsem se sešel s panem doktorem Šimetkou a dvě hodiny jsem ho přemlouval, že toto pochybení doktora Machytky je taktického rázu, je špatně a že pan doktor Šimetka, který má skutečně renomé po celé České republice, ale i v zahraničí, se má vrátit do své pozice. A že se mu doktor Machytka omluví na základě té blbé právní analýzy. Pak do toho vstupoval pan ministr, který ho taktéž přesvědčoval, a zdálo se, že pan ministr ho přesvědčil. Pak už vzniklo to, co už jsme tady slyšeli. Ale ještě bych vám chtěl opravdu na závěr jenom říct.